Poznámka číslo dvě je můj návrh vůči panu předsedajícímu, co je samozřejmě jeho rozhodnutí. Z té pasti podle jednacího řádu, který si řada z nás nepřečetla, se nedostaneme, pokud neuděláte nějaké rozhodnutí. Já navrhuji rozhodnutí podle § 62 jednacího řádu, kde je napsáno, že když předsedající opustí své místo, je schůze přerušena. Pane místopředsedo Bartošku, jeden z mála způsobů, jak zachránit zbytky důstojnosti této Sněmovny, je, že teď poodstoupíte ze svého místa, schůze bude přerušena a možná, že při nadcházejícím datu naší schůzky najdeme důstojné řešení. Děkuji, vážený pane předsedo. Samozřejmě rozumím tomu, že můžete mít připomínky ke způsobu, jakým řídím Poslaneckou sněmovnu, ale jednal jsem v souladu s jednacím řádem a cestu z této situace jsme nalezli. Požádám pana předsedu Stanjuru, který je řádně přihlášen s přednostním právem.

Jsou úplně zbytečná.

Tak proč se tam vlastně potkáváme? Pak je to úplně zbytečné. Tak to zrušme, my počkáme, s čím přijdete, co si prohlasujete.

Takže vy chcete vyřadit body, které jsme pevně zařadili, na kterých jsme se všichni shodli, všechny poslanecké kluby, a pevně jsme je zařadili, a proto je to porušení dohody. A navrhovali jste to vy.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, máme několik možností. Druhá možnost je postup podle § 54 odst. Vidím jednoho z oprávněných podle tohoto paragrafu, pana předsedu Sklenáka, aby mi předložil nějaký pozitivní návrh. Ano, děkuji za slovo. Já nebudu prodlužovat diskusi a reagovat na vše, co řekli předsedové pravicových opozičních klubů. Mohl bych polemizovat téměř s každou větou. To, že budou v dané dny zařazeny vratky ze Senátu, tak jak jsme se dohodli, stále platí a platí také to, co bylo řečeno a také odhlasováno na organizačním výboru tuto středu. Od počátku schválení harmonogramu jednání Poslanecké sněmovny bylo zřejmé, že my v tuto chvíli budeme mít dvě možnosti, protože dodržujeme od ledna šestitýdenní cyklus a teď jsme v takovém netradičním, protože je před prázdninovou přestávkou, tak jsme v osmitýdenním cyklu. V podstatě obě tyto varianty byly ve hře a na organizačním výboru tuto středu, jestli to je dohoda, to nevím, ale každopádně většina odhlasovala změnu konání organizačního výboru příštího právě proto, aby mohl svolat řádnou další schůzi, s tím, že bylo oznámeno, deklarováno, avizováno, že právě v tento moment vyřadíme všechny body z probíhající schůze a schůzi ukončíme. Tedy já dávám návrh, abychom vyřadili všechny neprojednané body této schůze.

Navrhuji dvě věci. Vyjdu částečně vstříc panu předsedovi Sklenákovi.

Uvidíme, jestli něco projde. Třetí varianta je, že když to nikdo z předsedů klubů neudělal, tak to udělám já. V tomto ohledu to bude třetí návrh, který bude hlasovatelný, pokud neprojde jeden z návrhů, které byly předloženy. První je návrh na vyřazení všech neprojednaných bodů. Rozumíme si?

Jde o pokus vypořádat se s touto schůzí tím, že body vyřadíme, a tím pádem nebude žádný předmět jednání. Vyřazení všech neprojednaných bodů. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Znamená to, že schůze nemohla skončit, protože ještě předtím, než jsem to prohlásil, se přihlásil předseda poslaneckého klubu ODS. Děkuji. Já to plně respektuji.

Přeji vám hezkou cestu domů, bezpečný dojezd a na příští řádné schůzi se uvidíme. Děkuji za slovo. Jenom s politováním musím opět konstatovat, že jste výrazně rozdělili Sněmovnu na dvě kategorie poslanců zcela cíleně díky vlastní neschopnosti, protože my jsme vám neblokovali registr smluv při tom hlasování ráno, díky vlastní neschopnosti jste opět omezili práva opozičních poslanců projednat jejich návrhy, které tady leží již dva roky, a skutečně díky babráctví zřejmě kvůli protikuřáckému zákonu tady saháte k těmto prostředkům!